Já jsem chtěl jenom zareagovat na pana kolegu Sklenáka, kolegu předsedu poslaneckého klubu, prostřednictvím pana předsedajícího. Snažíte se hezky. Je to velmi loajální. Děláte to, co je vaše práce, ale není to vůbec věrohodné. Vy přece dobře víte, že kdyby náhodou ten tabák prošel devadesátkou, tak jste dnes díky vlastní procesní neschopnosti a způsobu, kterým jste o té spotřební dani z pohonných hmot hlasovali, tak jste s celou svojí novelou v háji a před zrušením Ústavního soudu.

Opět opakuji: díky své vlastní totální procesní neschopnosti, která začala neschopností vašich předsedů, když se rozhodli jeden zákon projednávat ve dvou samostatných novelách.

Pan poslanec Koskuba, pan poslanec Rykala, pan poslanec Urban, to jsem tak jako namátkově vzpomněl .

Sice nechtě.

Ta veta jsou naprosto odůvodněná. Průběh projednávání, vaše velmi časté pokusy vašich vlastních poslanců vylepšit ty vládní zákony nám dávají za pravdu dnes a denně, opakovaně. A kolik změn jste udělali? Například jste odložili o pět let povinnost vyplácet kompenzace cestujícím při zpoždění vlaku. A mohl bych jmenovat jeden zákon za druhým, který chcete v nekvalitní podobě schválit v devadesátce. Díky opozici máte šanci opravovat vlastní chyby. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Laudát. Promiňte, ale teď to bylo nefér.

Jestli nevěděli, o čem hlasují, tak logicky nemohli ani vědět, co navrhují. Já bych si tohle samozřejmě nikdy nedovolil říct, ale tvrdí to jejich předseda a předseda vlády České republiky, tak to tak asi bude a je docela nefér jim to připomínat. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Takže bych rozhodně nepodceňoval poslance sociální demokracie, to nepovažuji za lidské. Ono to nikde nezaznělo.

Naděje na zlevnění. A v pondělí z Ministerstva financí vyskočila informace o té dlouhodobější snaze rozprodat strategické zásoby státu, že vlastně bude potřeba zdražit.

Než přejdeme k dalšímu postupu, mám tady omluvy. Nejprve pan poslanec Jiří Holeček se omlouvá dnes od 14 hodin z pracovních důvodů.

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nevidím nikoho, proto pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele případně pana zpravodaje. Není zájem. Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Přivolám naše kolegy z předsálí. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.